Nyní bude faktická poznámka Kateřiny Valachové.

My jsme podali pozměňovací návrh k výchovnému, ano, je to pravda. Na základě shody s komisí pro spravedlivé důchody a také samozřejmě věříme v podporu našeho koaličního partnera, protože výchovné směrem zejména k ženám způsobí to, že narovnáme ty nespravedlivé důchody u starodůchodkyň, ty staré důchody, které se nám pořád nedaří narovnat.

Všechny jsou rozpočtově odpovědné.

Děkuji za pozornost.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. V prvé řadě bych se chtěla vyjádřit k tomu, zda tohle je politikum, nebo není. Samozřejmě chceme podporovat důchodce a tento návrh podpoříme, nejvyšší možnou valorizaci podpoříme, avšak na druhou stranu musím říct, že pokud to není politikum, tak proč se tady dneska na konci července scházíme na mimořádné schůzi ve třetím čtení?

My chceme podporovat důchodce systematicky. Obávám se však, že tento návrh není systematický ani zdaleka.